Takže my tento zákon podpoříme vědomi si toho, že nevyřeší téměř nic, protože tady žádný jiný lepší návrh zákona není a protože my, Volný blok, jsme jediní, kteří mají skutečný plán na to, jak tuto situaci stoprocentně vyřešit.

V systému, který zavedeme, nebude prostor pro práci načerno, což bude znamenat pro mnohé starosty a hejtmany obrovský problém, protože bez práce, bez romské práce zejména, načerno se dneska nepohne žádná velká obecní, krajská nebo státní zakázka.

A tohle my taky vyřešíme.

Ale bez základní změny filozofie a bez toho, že bychom tady našli odvahu nazývat věci pravými jmény a bez toho, že bychom našli odvahu říct si, že na našem území žijí kultury, které neuznávají naše hodnoty, a že to je oficiální souboj, že buď my převezmeme jejich hodnoty, nebo oni převezmou naše hodnoty, protože vedle sebe dvě takové kultury bez konfliktu nemohou žít, tak do té doby ten problém bude neřešitelný.

Dobré odpoledne všem.

Už to stahuje, dobře.

Děkuji za slovo. Ale opravdu si přeju, abychom si řekli, že ten zákon, který je předložený, nic nevyřeší a nejspíš v některých obcích výrazně zhorší situaci. Řeknu konkrétně proč, ale nejdřív ještě zdůrazním pozitivní věci, co tu zazněly, a opravdu bych ráda, abychom si všichni uvědomili, že prostě musí být cesta ven.

Jenom chci zdůraznit, bydlení tady zaznělo a zazněly tady situace na úřadu práce. Současně k tomu úřadu práce. Jsou zde některé, velice specificky využívají dovedností úředníků na úřadech práce, zaměřují část svých úřadů na lidi dlouhodobě nezaměstnané, ti se jim speciálně věnují, část na lidi třeba jen krátkodobě nezaměstnané, co jenom potřebují na měsíc, dva, tři podporu v nezaměstnanosti.

To jsou věci, které skutečně dlouhodobě potřebujeme jako země. Pro obce to zaručené financování sociální práce, a nikoliv dotace, pro podporu v bydlení a pro podporu právě i obecního bydlení opět dlouhodobý výhled. A ještě jedna věc, důsledné řešení všech pravidel, která už platí. Z toho, co tady zaznělo a to bych jenom chtěla zdůraznit a podtrhnout řada těch případů je legislativně ošetřena dobře, ale není dobře ošetřeno vymáhání.

Ale znovu, tenhle zákon to nevyřeší a ani to nevyřeší další zpřísnění. Vyřeší to lepší vymáhání toho, co platí a co má smysl, prostě aby lidé práceschopní do práce chodili, a stejně tak to, aby v okamžiku, kdy jsou problémy se školou, se to řešilo okamžitě a hned. Ještě jednou zdůrazním třeba Dánsko, které má opravdu velice důslednou sociální politiku, velice dbá na to, aby každý, kdo je schopen pracovat nebo kdo má zdravotní postižení, tak na částečný úvazek aby pracoval. Dánsko prostě nedopustí, aby mezi sebou nekomunikovali, aby se neinformovali sociální pracovníci, případně policisté, co byli u nějakého přestupku, a škola. Ještě jednu věc.

Chci zdůraznit to, aby prostě nebylo možné čerpat státní peníze na nekvalitní bydlení, musí dopadat na ty, kdo na tom vydělávají, to je zásadní princip.